Dobrý den.

Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji.

Děkuji. Já jsem si počkal.

Jinak je písemně zdůvodněn.

S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji ale za udělení slova. Já jsem trpělivě čekal, pane předsedající, dámy a pánové, na konec diskuse, protože mám dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí. Myslím si, že je to důležité, že na to mám právo nejenom já, ale celá Poslanecká sněmovna.

Takže mám dotaz na paní ministryni práce a sociálních věcí v rámci druhého čtení projednávání tohoto zákona. Tento zákon je údajně vládní prioritou. Já bych jí ten dotaz rád položil, ona tady není. Prosím tedy, abychom hlasovali o procedurálním návrhu, že přerušíme projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Dobrá, nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pane předsedající, promiňte.

Vy jste v rozporu s jednacím řádem dal slovo někomu jinému, shodou okolností předsedovi vašeho poslaneckého klubu. Tím jste, myslím, zpochybnil svoji kvalifikaci nestranného předsedajícího Poslanecké sněmovny. To jste prostě neměl udělat. Přerušíme tento bod. Já jsem navrhl přerušit tento bod do okamžiku, než se vrátí paní ministryně, která teď někde jedná na ministerstvu. Má to strašně důležité, je to mnohem důležitější než celá Poslanecká sněmovna a než návrh zákona, který nám tady předkládá.

Já prostě dávám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do okamžiku, než se ta dáma, ministryně práce a sociálních věcí, dostaví. Pak můžeme pokračovat. Pane předsedo, děkuji. Máte pravdu. Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Není tady žádost na odhlášení. Nechám hlasovat o přerušení tohoto bodu do doby, než bude přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí. Kdo je pro, zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. S faktickou poznámkou pan místopředseda Filip.

Děkuji.